A teď mi dovolte jenom právě takovou malou polemiku, abychom si všichni uvědomili tu absurditu celého tohoto návrhu. Zákon o střetu zájmů je jednoznačný na české straně z hlediska definice veřejného funkcionáře, zatímco finanční nařízení Evropské unie je naopak velmi vágní a obsahuje větu, že v uvozovkách všechny osoby zapojené do implementace politiky soudržnosti by měly předcházet střetu zájmů.

Uznejte sami, že to je samozřejmě velmi absurdní a že si zaslouží, aby Evropská komise skutečně přišla s výkladem pojmů a tyto části v oblasti implementace a střetu zájmů jednoznačně specifikovala. Dámy a pánové, já věřím, že velkou část tvrzení obsažených v návrhu zprávy se auditorům Evropské komise podaří vysvětlit. Snažila jsem se vám tady ilustrovat i některé příklady. Snažila jsem se ilustrovat celé postupy, jak to chodí. Vše je samozřejmě zveřejněno na webovém portálu Dotace EU. Věřím, že se ty věci všechny kolem této auditní zprávy vysvětlí ve prospěch České republiky. Děkuji za pozornost.

Máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení členové vlády, pane předsedající. Chtěl bych na ni navrhnout jeden bod, v rámci kterého už pravděpodobně předvystoupili zde ministři. Tento bod byl diskutován i dnes ráno na grémiu.

Byli tam zástupci STAN. Myslím si, že bychom měli otevřít debatu, kde mohou vystupovat i jednotliví poslanci. Nevyužívat tu dobu, která je určená k programu jednání schůze. Takže já bych chtěl navrhnout jako první bod jednání schůze bod, který se jmenuje Stanovisko Poslanecké sněmovny k předběžnému návrhu auditu Evropské komise. Je to i název bodu, na kterém je shoda mezi opozičními stranami v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

Máte slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové.

Zároveň v této souvislosti budeme navrhovat usnesení ve znění, o kterém však rozhodne pochopitelně hlasováním Sněmovna, pakliže bod projde: